Ale ta debata je naprosto v pořádku.

A pokud to úplně zrušíme, tak bude v zásadě úplně jedno, jestli konkrétní obec, město nebo kraj vytváří podmínky pro podnikání, vytváří podmínky pro zaměstnavatele, protože z toho celkového výběru daní dostane stejný podíl jako jejich sousedi, kteří ty podmínky třeba nevytvářejí a investují peníze úplně jinde. Takže my se spíš kloníme k tomu debatovat, které daně mají být sdílené, a dlouhodobě nám připadá správné mít spotřební daně. To je třeba říct.

Před mnoha měsíci jsem interpeloval pana ministra financí, požádal jsem o informaci, a ten sněmovní tisk máte všichni k dispozici, o tom, kolik pracovníků Finanční správy se podílí na správě které daně a jaké jsou vlastně provozní náklady na správu a výběr té konkrétní daně. Dostali jsme čísla. My jsme je považovali za věrohodná, protože nám je poskytlo Ministerstvo financí. Pan předseda rozpočtového výboru ví, že na minulém projednávání rozpočtového výboru tato čísla zpochybnila náměstkyně ministra financí, poslala mi jiná čísla, která se opravdu diametrálně liší od toho, co mi poslal pan ministr financí. Jedno tvrdí ministr financí, jedno tvrdí jeho náměstkyně.

Já tu nejsem od toho, abych posoudil, zda má pravdu pan ministr financí, nebo jeho náměstkyně. Ale samotná čísla ukazují, že stát vlastně neví přesně, kolik lidí se této dani věnuje. To, že bude tato daň oblíbená mezi úředníky Finanční správy, je jasné.

A co stát?

Takže se nedivme, že úředníkům Finanční správy se ta daň líbí, protože je to taková typická administrativní činnost bez toho, že byste vstupoval do nějakého argumentačního souboje, nedej bože s velkou firmou, která má velké, silné ekonomické oddělení či silné právní oddělení nebo externí ať už auditory, nebo právníky, kteří bojují o každou korunu daňového základu za toho svého klienta, a tam ty spory jsou poměrně složité a do těch se té Finanční správě úplně nechce.

Tam ty daňové úniky a daňové nedoplatky jsou mnohem vyšší a tam by daňová správa měla upřít svoji pozornost, ne tady na zásadně marginální příjmy státního rozpočtu. A ještě co bylo velmi důležité a doporučuji, abyste si prostudovali tu odpověď pana ministra financí na tu otázku, tam je taky číslo, kolik je daňových přiznání ke které dani. To jsou statisíce daňových přiznání a výběr je 11 miliard.

Ale stejně pravicové je rušit zbytečné. Tak pevně věřím, že ve třetím čtení se k tomu zase přihlásíte, nebo se ukáže, že to je jenom selektivně, že někdy se tváříte pravicově a jindy hlasujete levicově se svými koaličními partnery, myslím zejména sociální demokraty. Děkuji.

Nyní faktická poznámka pana poslance Radka Vondráčka. Děkuji, pane předsedající. Nicméně mí předřečníci mě inspirovali k připomínce. Tak jsem se chtěl zeptat, nebo chtěl jsem říct: Výborně, proč se tady už dávno nezavedlo to, co mají třeba v sousedních zemích, jako třeba v Německu, že zkrátka to, že je zaplacená daň, je vůbec podmínka toho, že se vloží do katastru nemovitostí? Pak by výběr daně byl stoprocentní a náklady minimální. Tak jestli je tady, řekněme, podhoubí pro takové nápady a tady tím jaksi sršíme, tak já přicházím taky se svým nápadem: Zařiďme, aby smlouva byla sepsána někým s právním vzděláním, peníze byly složeny do úschovy, byla zaplacena daň, a teprve potom by katastrální úřad vložil do katastru nemovitostí vlastnické právo.

Tím prvním je, že se pozastavil nad tím, že Ministerstvu financí není jasné, zda 300, nebo 600 zaměstnanců. Já bych se chtěl opět pana ministra zastat.